Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové.

A já jsem tady zastáncem tzv. částečné regulace zákazu kouření, a to po vzoru Rakouska nebo Slovenska. O tom, jak to mají upraveny tyto sousední státy, jsem tady hovořil mnohokrát.

Mohou se ovšem rozhodnout, že budou nekuřáckým zařízením nebo kuřáckým. Ale musí se rozhodnout, což je velký rozdíl proti naší úpravě, kde dáváme na výběr provozovateli, že se může rozhodnout. To slovo je evidentně velký rozdíl: může a musí. Já se kloním k tomu, aby si provozovatel sám určil, jaké zařízení bude mít. Tedy kuřácké nebo nekuřácké.

A půjdu si tam zkazit zdraví. Sám a vědomě. Problematika je jiná, že když člověk přijde do zaměstnání do tohoto prostředí, tak samozřejmě tam by se to muselo upravit.

Takže to mělo určitým způsobem regulováno. A došli po 20 letech někam, že si udělali úplný zákaz kouření. Já osobně se opravdu kloním a zastávám ten názor, aby tady došlo k částečné regulaci. Protože pojďme cestou částečných regulací postupných. Když uděláme úplnou čáru a řekneme, že všechna zařízení budou nekuřácká, tak samozřejmě rozumím tomu, je to dneska in. Protože oni musí projít živnostenským povolením, hygienou a já jim ještě budu nařizovat, jaké zařízení mají mít? To mně přijde trošičku velice problematické. Když jsme to projednávali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak tam padly různé návrhy a náměty. A já jsem se ptal, jak to bude s kluby. Jak to bude upraveno u nich? Bude tam platit zákaz kouření úplný, anebo nebude? Na tohle jsem nedostal jednoznačnou odpověď, ale dozvěděl jsem se, že zákon se na kluby vztahovat nebude.

Mají seznam svých lidí, klientů a podle toho vždycky tam do toho zařízení člověk přijde. Já říkám, že úplný zákaz kouření, možná, neříkám s jistotou, bude znamenat konec vesnických hospod. Alespoň někde, neříkám, že všude.

Převážně osobám mladším 18 let, když tam budou přítomni, převážná část. Co je to slovo převážně? Mně to nikdo nevysvětlil. A slovo převážně tak oni mi řekli: víte, my jsme jenom právníci a to je to samé jako slovo neprodleně. Tak já si myslím, že v zákonech by neměla být takováto slova.

Rozumím tomu, dneska je to samozřejmě potřeba, někomu na srdci nějakým způsobem leží zdraví občanů najednou.

Samozřejmě můžu být osočen z toho, že nějakým způsobem podporuji kuřácké lobby nebo tabákové lobby, ale není to pravda. Já jsem nekuřák, ale samozřejmě říkám zase zodpovědně: vidím ještě tu variantu, že provozovatel toho zařízení by si měl sám vybrat, jaké zařízení mít bude, a potom upravit třeba práva zaměstnanců v těchto kuřáckých prostorech zase nějakými výhodami nebo něčím dalším.

Mohli jste vidět, že ne všechny státy v Evropě mají úplný zákaz. Většinou se jedná o částečný zákaz kouření v restauracích a barech. A když to upravíme i tou částečnou regulací, tak se zařadíme po bok těch států, které to mají alespoň upraveno, a nebudeme tím jediným ostrůvkem v Evropě, který zákaz kouření nemá upraven. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, stojím tady před tímto mikrofonem asi popáté při projednávání zákona o kouření, návykových látkách a alkoholu. Budu na rozdíl od svých předchůdců velmi stručný. Myslím si, že toto je jeden ze základních zákonů, které chrání zdraví našich občanů. Vím, co říkám. A jde to. Nepotřebuje dým. Myslím, že pan ministr zde řekl všechno stručně a jasně. Nemám k tomu jediné výhrady a jenom chci říct, že zdravotní výbor se otázkou kouření opakovaně zabýval. Projednal x pozměňovacích návrhů.